Kolegyně, kolegové, doba na poradu klubu KDUČSL uplynula, takže budeme pokračovat. Ještě se hlásí pan předseda Mihola. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych konstatovat za klub KDUČSL, že nejsme spokojeni s výsledkem hlasování o pozměňovacích návrzích. Návrh zákona jako celku ale podpoříme. Vnímáme, že přináší mnoho pozitivního. Zákon nepodpořil zkrácení doby verifikace na pět let a při tom tempu růstu vyzbrojování občanů a tempu růstu psychologických onemocnění považujeme situaci za rizikovou a za hodnou další pozornosti.

Děkuji za pozornost. Ještě než budeme hlasovat, přednostní právo pana předsedy Kalouska. Kolegyně, kolegové, prosím o klid!

Děkuji za slovo.

Dneska jste vy ostatní omezili domovní svobodu. A oprávněná otázka zní, kterou svobodu nám tato vláda vezme příště.

Paní a pánové, jen velmi stručně, aby bylo jasno. Může být jakýkoli názor na to, co je svoboda, pro koho má být větší, či menší, či stejná. Já jenom poznamenám, aby nebylo mýlky, že svoboda přece není žádná bezbřehá záležitost, že vaše svoboda, pane kolego, paní kolegyně prostřednictvím předsedajícího, končí přesně tam, kde začíná svoboda moje nebo svoboda vašeho souseda, svoboda vašeho partnera nebo svoboda druhého občana, který má bezesporu naprosto stejná práva jako vy.

Děkuji za pozornost. A ještě jednou pan předseda Kalousek. Já chci poděkovat panu předsedovi Kováčikovi za tu reminiscenci.

Pan předseda Kováčik. V žádném případě jsem nechtěl, pane předsedo, vyvolat opakovanou diskusi. Ale tak dobře, konkrétní příklad. Svoboda těch lidí, kteří nešťastnou náhodou zrovna byli na místě, které znamenalo konec jejich života, v restauraci v Uherském Brodě, proti svobodě toho střelce. To mám na mysli. Nemám na mysli reminiscenci do nějaké minulosti! Mám na mysli současnost a budoucnost! Mám na mysli pocit bezpečí řádných, slušných občanů České republiky! Nikoliv nějaké výstřelky nebo něco, co se mně tady někdo snaží vkládat do úst. Děkuji za pozornost. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, prostřednictvím pana předsedy k panu předsedovi Kováčikovi. Jako starosta obce velmi dobře znám počínání uherskobrodských policistů. Potřeboval jsem je za své osmileté starostovské období asi 53krát, uspěl jsem asi třikrát. Jestli čekáte, že skutečně tento nesmysl, který hodláte schválit, změní hranice toho, že ten člověk by neudělal to, co udělal, tak jste skutečně naivní. Zamezíte tím pouze osobní svobodě. Děkuji. Opět velmi krátce.

A kdo ty pochybnosti má, podívejte se na naše hlasování.